Teď tady slyšíme z pravé části politického spektra, že stát zklamal, zklamal kraj, protože nevyhlásil nějaký krizový stav.

Buďme rádi, že to nestálo více lidských životů. Děkuji. Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Lorencová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

Aspoň ne tolik.

Když už tady jsem, tak zajímá mě ještě jedna věc. Jestli někdo může zaručit, nebo někdo ví, kolik munice v těch skladech vlastně bylo, a co je hlavní, jestli skutečně všechna ta munice vybuchla, anebo jestli se pár desítek nebo stovek kilogramů někam vytratilo, ještě než ten hlavně ten druhý výbuch nastal. A tedy jestli teoreticky se někde pohybuje určité množství neevidovaných výbušnin, které zkrátka nikomu nechybí a za současné bezpečnostní situace ve světě by na černém trhu měly cenu zlata. Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek. Děkuji. Já myslím, že hejtman Zlínského kraje přesně ví, co má dělat a že tak činil. Dovoluji si pozvat, nebo navrhnout pozvání dvou představitelů z roku 2011, jedním je tehdejší ministr obrany Vondra, druhým předseda vlády Nečas, abychom jim umožnili vystoupení a abychom se dozvěděli, za jakých podmínek byly smlouvy uzavřeny, proč tak byly uzavřeny, proč to tak bylo. Myslím si, že budeme mít jasno, pokud nám řeknou pravdu. A aby se to neopakovalo na jiném místě v republice, tak věřím, že se to opakovat nebude, že takové smlouvy díky bohu, protože tito pánové už jsou pryč, snad už nikdy uzavřeny nebudou. Pane poslanče, prosím, doufám, nemám to chápat jako váš procedurální návrh na přerušení schůze do doby, než se dostaví pan... Ne. S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová.

Já se omlouvám, paní poslankyně. Pánové, prosím, buďte džentlmeni a nechte dámu domluvit. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych vědět, kdo nesl za tu situaci, ke které došlo, odpovědnost.

Nyní pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Benda. Dobré odpoledne. Dobrý den, pane starosto. Já asi k vašemu udivení se nebudu ani na nic ptát, ani nebudu teď v tuto chvíli pátrat po tom, co se stalo nebo nestalo, protože v této chvíli, jak nám řekli ministři, se věc šetří, bude zpracována celková zpráva. Až tato zpráva bude na světě, tak se jí budeme zabývat. To, co tady zaznívá, jsou v mnoha případech domněnky nebo jedna paní povídala atd. Já za sebe, za svůj poslanecký klub a doufám, že i za většinu svých kolegů chci pana starostu i občany této země ujistit o tom, že my poslanci v těch výborech, kde se ty věci řeší už se řeší budeme tomu věnovat maximální pozornost, aby se ty věci napravily, aby v budoucnu se už nic podobného nestalo. Takže vás chci ujistit, že opravdu uděláme všechno pro to, aby občané nebyli těmto nebezpečím vystavováni. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Holík. Jenom faktickou poznámku k panu kolegu Kořenkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Prosím, ať paní poslankyni Černochovou posloucháme. Ona žádala ministra obrany, aby smlouvy byly právě zveřejněny.

Takže my bychom chtěli vědět, a všichni bychom asi chtěli vědět, a ty smlouvy nepochybně leží na Ministerstvu obrany, kdo a za jakých okolností je podepsal a jaké možnosti dávají soukromým firmám a jaké možnosti dávají státu. Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík.

Byla pořízena dokumentace? Protože z toho by se dalo zjistit, proč ten sklad číslo 12 opět vybuchl. Další dotaz. Řeklo se, všechno je v soukromých rukou. Byl vůbec někdo takový? Soukromé firmy si tam začaly navážet zboží. Takže ta, která se tady přepracovávala nebo prodávala, byla cizí.